Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Kateřiny Valachové D1 až D6 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko výboru je doporučující. Paní navrhovatelka? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ano, je to tak, odpovídá to schválené proceduře, takže pokud se na tom shodneme, tak jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, které jsme mohli hlasovat. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednostní právo pan předseda Stanjura, tomu samozřejmě udělím slovo. Prosím, pane předsedo.

Děkuji za vysvětlení. Prosím pana zpravodaje, ať se vyjádří k této otázce nebo navrhne nějaký další postup. Pokud to neučiníte, tak protože jsme schválili proceduru, tak budeme muset přistoupit k hlasování.

Prosím, pane předsedo.

Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Pikal s přednostním právem.

Děkuji.

Pane předsedo, já jsem úplně nerozuměl vašemu návrhu.

Dobře, já této žádosti vyhovuji, myslím, že je i správná.